Nicméně si myslím, že tento zákon, pokud se nevrátí předkladatelům ještě k úpravě, rozhodně bude vyžadovat zásadní a obávám se i komplexní pozměňovací návrhy, které by odstranily jeho současné nedostatky, i když opakovaně tvrdím, že legislativa na Ministerstvu vnitra je jedna z nejlepších rezortních legislativ, přesto si myslím, že tady se kolegové některých chyb dopustili. To bylo přesně na těch zhruba půl hodinky výkladu, tak teď v rámci pěti minut jenom bych ráda upozornila, že se obávám, že princip, o kterém také hovořil můj předřečník, pan poslanec Benda, a totiž stabilizace, byť vychází z komparace jiných zahraničních právních úprav, v současném pojetí těch pěti let neobstojí, jak je tam formulován. Čili tady upozorňuji, že bychom opravdu se mohli dostat do nežádoucího hledáčku ze strany evropských institucí. A také si dovolím rozporovat o tvrzení, že by Rekonstrukce státu, s kterou jsem také mnohokrát spolupracovala, někdy dobrovolně, někdy víceméně nuceně, by tento návrh v této podobě odsouhlasila, a myslím si, že ještě se nechá slyšet, právníky, které má k dispozici, využije a dostaneme jejich stanovisko. Takže chci upozornit, že i v tomto směru je zralá předkládaná novela na úpravu, která by měla odstranit tento nedostatek.

Ale tady na rozdíl od dvou předcházejících kritických připomínek si myslím, že mně nepřísluší, abych hodnotila nějaké případné výsledky rozhodování Ústavního soudu.

Po diskusi, která tady odezněla, a při respektování rozložení politických sil po volbách parlamentních nebudu navrhovat zamítnutí, nicméně se připojím a budu hlasovat pro vrácení předkladateli k dopracování. A v případě, že projde prvním čtením tato novela, rozhodně se budu podílet na pozměňovacích návrzích, které ji posunou do roviny, která by nebyla tak sporná, jak jsem tady nastínila. Děkuji za pozornost. Poznamenal jsem si, že se připojujete k návrhu na vrácení tohoto tisku. Jako další vystoupí pan poslanec Jan Berki. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Zkusím shrnout některé věci. Úkolem opozice je bezesporu upozorňovat na rizika, která s sebou změny zákonů nesou.

Zkusím se podívat na dvě věci, které tu byly hodně diskutovány. Rizikem bezesporu je, že může to snížit počet uchazečů, kteří budou ochotni se na takové místo hlásit kvůli jisté nejistotě. Na druhou stranu si musíme říct, že vždycky v systému funkční období bývá vyváženo nějakými benefity z toho místa. Zároveň ovšem funkční období má bezesporu své klady. Například je to motivace vedoucího pracovníka k tomu, aby byl pořád nejlepší, aby na sobě pracoval.

Kolega Benda zmiňoval ředitele na základních školách, kde je to šest let s možností prodloužení. Zároveň třeba na vysokých školách výběrové řízení může být dokonce na dobu určitou, je tam výjimka ze zákoníku práce. Také se pravidelně dělají výběrová řízení na vedoucí pracovníky na vysokých školách. V soudní soustavě tento institut známe, v soustavě státních zástupců tento institut známe, to znamená, není to institut, který by byl jednoznačně negativní. Druhá věc, která se tu hodně diskutuje, je smíšený model výkonu veřejné moci, ale i ten přece známe analogicky z jiných stupňů, a to z měst a z krajů, kde i na krajském úřadě, i na městském úřadě je přenesená působnost a samospráva.

Jediný rozdíl mezi ministerstvem a obcí a krajem, jak jste včera uváděli, je to, že je volen z toho sboru přímo, což ale neplatí ani u ministra ani ministr nemusí být členem Poslanecké sněmovny. Takže tady pořád úplně nerozumím tomu, proč tak moc nám to vlastně vadí, když oba ty modely známe a jsou funkční. Navrhuji zkrácení doby projednávání o 30 dnů. Děkuji. Děkuji mnohokrát.